Všechno se lidem zdražuje. A zrovna ti důchodci a studenti taky často nemají peníze, tak jsou to ty skupiny, kterým my jako SPD chceme dát nějaké benefity, aby mohly mít na základní životní potřeby.

Teď naše poslankyně Lucie Šafránková včera navrhla jenom malé zvýšení podpory zdravotně postiženým lidem příspěvek na péči, aby se zvýšil. To jsou věci.

Takže to jsou lidé, kteří se narodili nebo mají zdravotní postižení, a těm by měl stát přece pomoci.

Bezpečnostní politika vlády.

To říkáme na rovinu.

Ale je to demokratická vyspělá země.

A hlavně to, co vytýkám, proč o tom mluvím, je, že k této kauze se ani ministr vnitra Rakušan, a to už jste byl ministrem, aspoň verbálně jste se vyjádřit mohl, abyste to odsoudil, abyste pojmenoval příčiny, navrhl řešení a odsoudil tuto kauzu. Neřekl nic.

Nic! Mlčíte! Na co jste měli čas, je, že jste si přidali ty trafiky! Ale přeci dobré by bylo, abyste skutečně pro ty lidi něco udělali.

To je přece jednoduché. Sliby chyby!